Děkuji. Já na pana ministra.

Nikdo nemohl predikovat, že se očkování zlomí na přelomu roku a že se prostě očkovat nebude.

A připomenu jedinou věc.

Děkuji. Pane poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem nekritizoval ty vakcíny.

A jsem přesvědčen, že to bylo proto, že bylo nutné to koupit najednou a muselo se to koupit centralizovaně. Takže to bylo prostě já se domnívám, že to bylo z tohoto důvodu, a myslím si, že asi ta diskuse další už je zbytečná. Také děkuji.

Poprosím pana poslance Turečka o vystoupení v rámci obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ta úprava je jednoduchá.

Zdálo by se to všechno v pořádku, nicméně já bych tady rád vládě a nepřítomnému premiérovi rád připomněl její programové prohlášení, které se dá definovat jako smlouva s občanem, dohoda s občanem, dohoda s Poslaneckou sněmovnu, a tam se doslova říká, co se týče prostředků Lesů České republiky, a teď budu citovat: